Ale vyšetřovací komise úplně stejně jako orgány činné v trestním řízení může říkat jenom to, co je prokazatelné. Tady vedeme politickou debatu a každý má právo říci, že například se mu nelíbí policejní prezident.

Ale pane ministře, znovu nám tady odpovídá vláda, jejímž vy jste členem, a pan policejní prezident je vaším policejním prezidentem, nikoliv prezidentem opozice. Děkuji, pane poslanče, za dodržení limitu. Jako další pan poslanec Chalupa.

Pokud jde o nějaké esemesky a telefony, pan policejní prezident nevysvětlil, jak se ta SIM karta dostala do jeho telefonu. Nevysvětlil. Definitivně. A to nikdo už nevyšetří, chybí tam spousta věcí. A to, co tady říkal pan ministr Pelikán my nevíme, od koho to šlo, kam to šlo. To přece je nesmysl! A vůbec, vážení, je šest měsíců po provedení reorganizace, které jsme nezabránili, nevíme, jestli je to dobře, nebo ne. Nikdo netvrdí, že kdyby se to projednalo, možná jsme po auditu národní bezpečnosti dospěli k tomu, že reorganizaci by bylo dobré provést, ale tak jak jste to udělali, tak prostě s tím nesouhlasím. A je šest měsíců po provedení reorganizace a my se tady bavíme ex post o nějakých věcech, které už jsou nevratné. Já také děkuji za dodržení času. S první pan poslanec Ondráček, po něm pan ministr Pelikán, pak pan poslanec Blažek, pak pan ministr Chovanec. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jako člen vyšetřovací komise jsem pro jistotu zde v sále dopoledne ani nebyl a sledoval jsem to v televizi, protože nervy a zdraví mám jenom jedno. Pouze bych řekl panu ministru Pelikánovi prostřednictvím možná pana předsedajícího. Ale vyšetřovací komise jako taková nepracovala v režimu utajení, v režimu zákona o ochraně utajovaných informací, pouze byla neveřejná. A to je podstatný rozdíl! Takže žádné utajované informace o průběhu jednání nikdo neporušuje zákon, nic takového tady není.

Já to komentovat nechci, protože to, co se upeklo uvnitř, a to, co bylo uvnitř, ten výsledek vy máte všichni na stole, seznámili jste se s ním a poměr hlasování jste se také dozvěděli. Takže nikdo neporušuje zákon. Nic nebylo v režimu utajovaných informací, pouze komise jednala na základě svého rozhodnutí neveřejně. Teď jsme před Poslaneckou sněmovnou a veřejně diskutujeme o výsledcích, ke kterým jsme se po půl roce činnosti komise dobrali. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou bude reagovat pan ministr spravedlnosti. Máte slovo.

Takže to říká jednací řád. Já prostě jenom čtu otevřené zdroje.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Vaše dvě minuty, pane poslanče!

Já s ním plně souhlasím, že nám všem není jedno, kdo je policejní prezident. Ale někdo za něj nese ústavní odpovědnost. A já jenom reaguji na to, když ministr vlády si tady chodí stěžovat na policejního prezidenta, že za něj nese zodpovědnost on, nikoliv my tady ostatní, ale vláda. A já budu jenom znovu říkat, nikdo nikoho nenutí, aby byl ve vládě, kde je takový nějaký strašně špatný policejní prezident. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Chovanec. Ještě jednou, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Chalupovi. Policejního prezidenta v této zemi jmenuje vláda na návrh ministra vnitra.

Tomu já rozumím. K tomu, co tady předvedl pan kolega Pelikán, prostřednictvím pana předsedajícího. Pane ministře, pane kolego, nezlobte se na mě, ale vy jste činitel této vlády, ministr této vlády, ministr spravedlnosti, čtete tady nějaké esemesky, které nejsou verifikované.

Prosím pěkně, když se podíváte na otevřené veřejné zdroje, tak zjistíte, že v kauze Tesco SW, vážený pane ministře, na to se podívejte, k žádnému zatýkání osob nedošlo.

Vždyť to, co tu předvádíte, pane ministře, je naprosto směšné.

Kde to jsme? Vy jste ministr spravedlnosti, prosím pěkně! Vy nejste ministr třeba dopravy. A vy tu dehonestujete člověka, který řídí sbor ...